Takže já vás nechci nijak napomínat. To nechte na mně.

Prosím, pokračujte.

I tímto směrem musíme napřít svou pozornost a různými cestami a násilím tlačit na to, aby zde tyto korporace své zisky reinvestovaly, a to hlavně formou významného zvyšování mezd jejich českým zaměstnancům.

Je tedy jasné, že průběžný důchodový systém se nikterak nevyčerpal a že má šanci zajistit důstojný život i pro další generace důchodců za předpokladu, že včas učiníme systémové kroky v rozpočtové a daňové legislativě a že budeme provozovat rozumnou a perspektivní hospodářskou, sociální a rodinnou politiku. Nic z toho ale vláda Petra Fialy nedělá. Naopak naše ekonomické a sociální prostředí ničí a v poslední době si nelogicky a hlavně amorálně vybrala jako svůj hlavní terč důchodce, současné i budoucí.

A samozřejmě celou řadu dalších našich návrhů představíme i příště, protože SPD má kompletní program na řešení budoucnosti České republiky a dobré životní úrovně pro všechny naše slušné občany.

A děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se v mezích té kratinké faktické poznámky vymezil vůči jedinému momentu toho dlouhého projevu svého bratra Tomia, prostřednictvím paní předsedající, který se týkal snižování významu zahraničních cest našich sněmovních delegací a byl konkrétní, jmenoval nedávnou cestu sněmovní zahraniční delegace do Japonska, která byla ostatně společná, koaliční i opoziční. A já jsem byl členem té delegace. Můžu vám říci, že hlavním tématem bylo jednání o mezinárodní bezpečnosti v situaci, kdy je bezpečnostní situace na mezinárodní scéně vyhrocená, tak jako už nebyla řadu dekád, a stojí tady proti sobě demokracie napříč světem, to znamená i naše země, evropské demokracie, a Japonsko, severoamerické demokracie na straně jedné, a ty diktatury, Rusko a Čína, které nerespektují mezinárodní řád a rozbíjejí ho, na straně druhé.

A hovořili jsme právě o těchto věcech. Tak jsem jenom chtěl připomenout, že rozhodně tato cesta, které jsem se já osobně zúčastnil, měla velký smysl právě pro zajištění mezinárodní bezpečnosti našich občanů, a věřím tomu, že mám v tom shodu i s poslanci minimálně opoziční ANO, protože jeden z nich byl také členem naší delegace. Děkuji za pozornost.

Další s přednostním právem vystoupí pan ministr Marian Jurečka. Také nebudete vystupovat? Děkuji. A nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka.

Prosím, máte slovo. Moc děkuji, paní předsedající.

A toto všechno je výsledek této vlády.

Není to vývoj za posledních dvacet let, není to ani vývoj za pět let. A to je asi na celé té situaci nejsmutnější. Vláda se snaží házet vinu za svou neschopnost na jednu zranitelnější skupinu za druhou. Máme rekordní schodek rozpočtu a tato vláda vzbuzuje pocit viny v důchodcích, že za to mohou oni.